Ale to, co jsme tady slyšeli, je pro mě opravdu zděšením, že s tím nemůžeme nic dělat, že někdo si neoprávněně na lidech, kteří opravdu teď jsou různí, jsou oprávněně v dluzích a problémech a někteří prostě z hlouposti, z nedbalosti, si na nich ještě někdo takto přivydělává. A já k tomu řeknu ještě jednu věc, kterou jsem teď dneska neřekl. Já jsem pořádal seminář na toto téma a tam zaznělo od exekutorských úřadů, těch největších, že tento přenesený výkon soudní moci, což provádění exekucí je, považují za podnikání. Já jsem ochoten nejsem ochoten. Já tomu nějak rozumím, když to řeknou ti sami exekutoři. Ale když jsem včera od ministra pro lidská práva Chvojky, kterého jsem se na to ptal, slyšel, že mu to nevadí, že přenesený výkon soudní moci je považován za podnikání, tak to jsem se zděsil také.

Co s tím budeme dělat, kolegové? Jsme zákonodárný sbor. Pusťme sněmovní tisk 499 na pořad schůze, ať se věci pohnou. Já nevím, jak pan ministr říkal, kdy se dostane vládní novela a další, ale tady máme prostor.

A máme tady jednoduchou materii, hotovou ze Slovenské národní rady, můžeme si ji upravit, nemusíme nic složitě vymýšlet. Na Slovensku to zvládli za tři měsíce. Pan ministr také řekl: když to Sněmovna zvládne rychle. Tak já se obracím hlavně na ty kolegy poslance z koaličních klubů. Ukažte se jednou, že dodržíte to, co jste slíbili, že to chcete řešit, tak jak máte ve vládním prohlášení, že chcete řešit teritorialitu exekutorů a roztříštěnost tohoto, a pusťme sněmovní tisk, nota bene především od sociálně demokratických senátorů, konečně na pořad Sněmovny. Prosím vás o to a vyzývám vás k tomu, kolegové, abychom tak jak včera jsem byl příjemně překvapen, když jsme řešili novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, jak Sněmovna se zachovala velmi pragmaticky, zopakujme to ještě dál.

Já vás prosím nebudu navrhovat žádné usnesení, nic jiného, protože to bude jenom mluvení, mluvení, mluvení pojďme konkrétně na problému pracovat. A je jedno jestli se potom komplexním pozměňovacím návrhem do toho vsune to, co předkládá vláda, nebo použijeme to, co udělali rychle na Slovensku, nebo něco takového, ale máme jednoduchou možnost a vy koaličníci, pardon, jak splnit váš koaliční slib.

Pokud tomu tak není, žádné usnesení nebylo navrženo a můžeme tuto interpelaci ukončit.

Další interpelací je interpelace pana poslance Petra Bendla ve věci bydlení pro úředníky Ministerstva zemědělství České republiky.

Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem se konečně dočkal, že pan ministr zavítal na odpovědi na písemné interpelace, dvakrát tady nebyl.

Myslím, že by mohlo být fér, aby pan ministr, když ví, že se neúčastní písemných interpelací, alespoň dal dopředu vědět, jako to dělají někteří jeho vládní kolegové, kteří pokud nejsou na interpelacích, zažil jsem to u několika ministrů, tak mi osobně zavolali nebo dali přes asistenta vědět, že nebudou a omlouvají se a že odpovědí někdy jindy.

Můžete předložit kopie smluv, které byly za tímto účelem sjednány? Jaké důvody vás vedly k takovému rozhodnutí? Jakým způsobem a kým byly byty vybírány? 4. Kolik finančních prostředků Ministerstvo zemědělství vynaložilo na jednotlivé byty? Jaký nábytek byl pořizován, kolik jednotlivé kusy nábytku a zařízení stály a kdo jej vybíral? Musím říct, že s některými odpověďmi spokojený jsem. Pan ministr mi předložil kopie smluv, které byly za tímto účelem sjednány, poslal mi je opravdu všechny, je to balík velmi tučný , a zrovna tak popsal některé tady už nejsem úplně spokojený některé důvody, které jej vedly k takovému rozhodnutí.

Ta smlouva je platná dlouhodobě. A upozornil mě na to ještě tady podotknu, že o přidělení každého služebního bytu rozhoduje s konečnou platností ministr zemědělství a že se tak dělo i v minulosti, neboť zejména ta oblast Písnice, kde bydlí řada, řeknu bez ohledu na postavení na Ministerstvu zemědělství, řada i vysoce postavených úředníků i referentů a podobně za standardních podmínek a ověřoval jsem si i ty ceny nájmů, myslím si, že tam není co vytknout.